Děkuji, pane předsedající.

Boj proti dopingu podporuje několik významných mezinárodních dokumentů.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane ministře, Ministerstvo dopravy se rozhodlo nepřipojit k žalobě na Německo ohledně zavádění mýta, které zvýhodňuje německé řidiče před ostatními, a proto mě zajímá, co tedy konkrétního, jestli něco jiného děláte pro to, aby naši řidiči v Německu nebyli diskriminováni, nebo jenom jestli čekáte, jak dopadne žaloba, kterou podaly jiné státy.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady pan poslanec Bendl prostřednictvím pana předsedajícího neřekl úplně pravdivou informaci. Za prvé, Ministerstvo dopravy se nerozhodlo, toto je záležitost, kterou probíral výbor pro Evropskou unii celé vlády, a celá vláda se rozhodla, že nebude iniciovat žalobu proti Německu kvůli mýtu, nebo kvůli dálničním známkám, abych byl úplně přesný. Ta situace ohledně diskriminace a nediskriminace není totiž tak jednoduchá, aby šlo říct, že tady jednoznačně k diskriminaci dochází. Nicméně vláda na výboru pro Evropskou unii přijala usnesení, že sama nebude iniciovat žalobu, nicméně pokud se některý z členských států Evropské unie rozhodne žalobu podat, tak Ministerstvo dopravy má přinést materiál, ve kterém přijde s analýzou, zdali se k takovéto žalobě přidat, nebo nepřidat.

Děkuji panu ministrovi.

Vy ho určitě vybavíte informacemi. Interpelace je vyčerpána. Pokračuje tedy interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na ministra zdravotnictví a na stejného ministra se připraví paní kolegyně Kovářová. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Nicméně musíme mít jistotu, že sloučením nedojde k destabilizaci tohoto poskytovatele vysoce specializované péče.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane ministře, Sněmovna včera schválila návrh, který navýší daňové zvýhodnění pro dobrovolné dárce krve. Precizuje také pravidla týkající se dárců krvetvorných buněk.

V době, kdy byla novela projednávána, jsem dospěla k dohodě s vaším předchůdcem, panem ministrem Němečkem, že namísto legislativního řešení, které se v tomto směru nezdálo zcela vhodné, bude řešení této otázky nelegislativní cestou za spolupráce ministerstva a zdravotních pojišťoven. Vážený pane ministře, platí tento závazek i nadále?

Děkuji za odpověď. A nyní poslední interpelující pan poslanec Petr Bendl na nepřítomného ministra financí. Kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, Finanční správa využívá velmi často takzvané zajišťovací příkazy, kterými si chce zajistit platbu DPH. Toto však má dopad i na firmy, které pravidla dodržují a nikdy nepodváděly. Finanční správa jim ale zadržuje peníze. Proto se chci zeptat, proč je postupováno takto restriktivně. Kolika firem se to týká a kolik z těchto firem se v minulosti dopustilo nějakého daňového deliktu? Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. To byl poslední interpelující v ústních interpelacích na členy vlády České republiky. Panu kolegovi Jaroslavu Holíkovi propadly interpelace, i když jsem byl připraven vzhledem k tomu, že jsme začínali hned po interpelacích na předsedu vlády, ho vyslechnout, ale není tady, takže jeho interpelace definitivně propadly. Já vám všem děkuji. Končím dnešní jednací den s tím, že přerušuji jednání Poslanecké sněmovny.